Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů

U stálé komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů vidíte v usnesení osm návrhů, dva tedy chybí. Bude sociální demokracií, předpokládám, donominován v rámci změn v orgánech na pátek. A jedno místo zatím je neobsazeno a chybí poslaneckému klubu Piráti.

Otevírám rozpravu.